Opět prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, předseda Martin Kolovratník.

Je to z toho důvodu, že toto místo se uvolnilo rezignací, a to rezignací tehdejšího člena Rady České televize pana Pavla Kysilky, který rezignoval 30. listopadu 2022.

Zde byly doručeny Sněmovně čtyři platné nominace. I tyto volební výbor zúžil na trojnásobek počtu neobsazených míst, tedy na tři. Volební komise tyto tři nominace přijala do usnesení číslo 90, také ze dne 7. února.

Navrhujeme volbu tajnou.

Neeviduji žádného přihlášeného, rozpravu končím. O závěrečné slovo zájem není.

Návrh byl přijat. Budeme tedy volit tajně.

Předpokládám, že to bude buď po písemných interpelacích, nebo v 11 hodin dopoledne. Děkuji. Přerušuji pro provedení volby i bod číslo 104.